Kdykoliv jsme otevřeli problematiku vrácení hodnot DPH na hodnoty, které byly před důchodovou reformou, kterou nakonec vládnoucí koalice zastavila, zrušila druhý pilíř, tak na to tady nikdo neslyšel. Přitom ekonomika na to je nastavena velmi dobře. Šlo by to udělat a rozhodně bychom měli spíš pracovat na tom, abychom měli limitně jednu sazbu.

Prolomili jsme to jednou, respektive koalice to prolomila, tu třetí sazbu, začala dělat výjimky a teď to bude o výjimkách. Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Adamcovi. Pan poslanec Kováčik. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo.

Děkuji. Nezbývá než vám vyhovět.